To, že se eurozóna, ale i další státy musely prát poměrně složitě se svým zadlužením, vedlo reprezentanty těchto států k přijetí rozpočtových pravidel.

Paní ministryně, můžu vás poprosit? Děkuji pěkně.

Já to vidím jako jasné zneužití této situace k tomu, aby si vláda vytvořila prostor pro neodpovědné rozpočtové opatření. Já se jako paní ministryně neobávám toho, že by vláda přistoupila k nějakým ekonomickým škrtům. Já se naopak obávám toho, aby nedošlo k rozvratu veřejných financí. Když si přečtete už zmiňovaný článek paní předsedkyně Národní rozpočtové rady vlády, tak upozorňuje, že pokud by vláda využila tohoto rozvolněného pravidla, tak bychom narazili na dluhovou brzdu jako další součást těch rozpočtových pravidel už za pět let a automaticky by se spouštěla nějaká pravidla, která by měla dostat veřejné finance, veřejné rozpočty do pořádku, přičemž podle standardní predikce Národní rozpočtové rady díky stárnutí populace, kterou Národní rozpočtová rada počítá, bychom se k této hranici za normálních okolností měli dostat až za dvacet let.

Mně je jasné, že nějaký fiskální impuls do ekonomiky musí přijít. Koneckonců občanští demokraté se, myslím, při projednávání jednotlivých ekonomických opatření chovali velmi zodpovědně a vláda v celé řadě věcí měla naši podporu, ale v tomto ji bezesporu mít nebude.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ale ten pravý důvod, proč o to vláda žádá, nalezneme ještě před krizí.

Proč o tom mluvím?

A musím říci, že tedy sama paní ministryně použila argument, který bych označil, že byl mimo mísu.

Nepřemýšleli jste o dopadech do ekonomiky, rozhodovali jste o státních financích pouze z účetního, ale nikoliv skutečně ekonomického hlediska, nikoliv s ohledem na dlouhodobé dopady.

Na Ministerstvu financí má hnutí ANO své ministry už více než šest let. Sousední Německo si například vytvořilo rezervy. Je jasné, že je to silnější ekonomika, ale mohlo do ekonomiky jít dostatečné množství peněz. A my žádný takový polštář nemáme.

Rozvolnění rozpočtové odpovědnosti na sedm let je zneužití krize a zakrytí špatného hospodaření vlády posledních let.

A musím říct, že mě třeba mrzí, že jste včera, paní ministryně, nesouhlasila, aby se odložila splatnost DPH i z nezaplacených faktur, odložila v době, kdy se zpomaluje platební styk.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.